Přeji hezký večer.

Přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami.

Kdo je proti přerušení?

Nyní tady mám faktické poznámky. Nejprve vystoupí pan poslanec David Kasal a následně vystoupí pan poslanec Lubomír Španěl. Poslední reakce na poslední vystoupení pro pana předkladatele, prostřednictvím předsedajícího.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Já vím, že většina si nasadí víc, ale to není podstata věci.

Přesně tak to dopadne, když se bude moct pěstovat doma jakékoliv množství.